Také děkuji. Nyní už skutečně nevnímám žádného zájemce o vystoupení v obecné rozpravě, takže ji končím. Pro pořádek se optám, zda je zájem o závěrečná slova? Není. Můžeme tedy přistoupit k rozpravě podrobné. Opět připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy musí být odůvodněny. O slovo se hlásí pan předseda Benda. Děkuji. Poněvadž nevnímám žádného dalšího přihlášeného, podrobnou rozpravu končím. Opět se pro pořádek optám na závěrečná slova, abych mohla říci, že není zájem? Nyní máme jeden hlasovatelný návrh a to je zkrácení lhůty pro třetí čtení na 13 dní. Zahajuji hlasování o tomto zkrácení lhůt. Kdo je pro? Kdo je případně proti zkrácení lhůt?

Zkrácení lhůt bylo přijato.

Přeji vám všem hezký večer.